Vážené dámy, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 16. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Toliko prosím omluvy. A dnešní jednání bychom měli zahájit nejprve informací o proběhlých včerejších volbách a dále potom pevně zařazenými body 115, sněmovní tisk 180 vládní návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany, bod 75, sněmovní tisk 178 výpověď Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce... Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, nyní čtu, jak bude probíhat dnešní program, tak prosím poslouchejte, ať víte, co se dnes bude dít. A také vás prosím o klid, a to z toho důvodu, že zde potřebujeme stenozáznam, a při takovémto hluku skutečně se zaměstnancům pak špatně pracuje. Děkuji. Prosím ještě jednou o klid.

A následně bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze, což jsou body z bloku zákony, první čtení.

Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 119, což jsou ústní interpelace. Po bodu 119 bychom projednávali body dle schváleného pořadu schůze, případně body z takzvaného opozičního okénka, pokud budou navrženy. A nyní se ptám, zda má někdo návrh na změnu schváleného pořadu? A mám zde přihlášku, s přednostním právem se hlásí pan předseda Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.